Kolik to bylo miliard?

nějakou nápovědu... nejvíc peněz?

To jsou desítky miliard.

Takže prosím vás, z mého pohledu systémové řešení je schválit to, co jsme jako Sněmovna schválili 2. prosince.

Děkuji za slovo.

Je to asi podobně pitomé, jako kdybych se ofrňoval, že vládním poslancům píšou některé pozměňovací návrhy na ministerstvu. Ne, to je prostě realita, tak se to děje.

Je to zcela systémové řešení. Je to systémové, ty peníze tam zůstanou. Za prvé, je to důležité téma, a za druhé, to, co tady všichni děláme a vytváříme, se jmenuje legislativní proces. Proces, nějaké řízení, které vychází z bodu A podání k bodu B vyhlášení ve Sbírce.

Děkuji za dodržení času.

Tak pro pana poslance Hájka, vaším prostřednictvím: jestli je někdo mistr změny názorů, tak je to vaše hnutí.

Vzpomeňte si, asi šestkrát jsme o tom hlasovali, než jste změnili názor. Za druhé, oblíbená politická fráze, kterou používají mnozí, možná všichni: není to systémové.

Myslím, že horní zákon je cennější v tom zbytku. Ale ta debata je prostě užitečná, protože ukazuje potřebu pomoci těm třem krajům.

Já už jsem to slyšel. A jsem proti, protože pak tu nevýhodu neodstraníme. Abychom ji odstranili a zlepšili kvalitu života ne volených zástupců, ale lidí, kteří tam žijí.

Zvládli jsme to.

Platí to také naše dopravní podniky. Platí to mnohé jiné firmy. Takže bavme se o tom. To je vážná debata, ale ne v této chvíli, kdy rozhodujeme o návrhu Senátu.

To přece neprošlo ve Sněmovně. Takže neříkejme, že Senát nemá právo to navrhovat. Má právo.

A v tom žádný problém není. Prostě nějak rozhodneme a každý si své hlasování určitě obhájí před voliči.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající.

Na nic jiného v tuto chvíli.

Děkuji za pozornost. Prosím paní poslankyni.